Jistě si vzpomenete, že jsem zde připomínal, že sociální výbor přijal usnesení, aby byla systemizace pozastavena do 30. 6. To usnesení bohužel nebylo naplněno, nevím proč.

Proto se pokouším znovu tuto problematiku dostat na pořad jednání této schůze, a abychom dostali informace, jak bude ta situace napravena, jak zajistíme, aby organizace, které se starají o občany, o potřebné občany, byly financovány a měly jistotu, mohly platit svým zaměstnancům. V navrženém bodě bych rád slyšel informace, jak a kdy bude ta situace napravena.

Pokud je budeme ignorovat, tak je necháme na dlažbě. Opravdu je potřeba to řešit.

Budou existenční problémy, protože dětské skupiny nedostanou včas dotaci, nebudou schopné se ufinancovat a zaniknou. Co se stane potom s trhem práce?

Prosím, pojďme napravit tuto situaci. A za to, že, milí kolegové z koalice, podpoříte tento bod, vám předem moc děkuji. Tento bod bych chtěl zařadit jako druhý bod po již pevně zařazených. A myslíte tím dnes, předpokládám, pane poslanče? Děkuji i za dodržení času. Prosím, máte slovo.

Nyní paní poslankyně Věra Adámková a následuje pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

První věc, kterou žádám možná se vám bude zdát, že nesouvisí se zdravím, ale velmi úzce souvisí a to je bod, který bych nazvala Cena potravin a zdravotní péče v České republice.

Víte, že tím trpí poměrně dost obyvatel včetně dětí, a musím říci, že pojišťovny se snaží tam nějakým způsobem samozřejmě přispět těmto lidem, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem roste cena potravin, bohužel pro tyto lidi se stávají některé potraviny nedostupnými.

Nehovořím ani o žádných výjimečných nemocech. Takže toto je první bod, Cena potravin a zdravotní péče v České republice. A druhým bodem je opět to, co už jsem tady naznačovala jednou, a to je problém, který máme s dostupností vyšetření a péčí klinickým psychologem, zejména v dětském věku.

Prosím, oba dva body bych prosila načíst jako první a druhý bod po pevně zařazených bodech dnes, nejlépe. Pan poslanec Vondráček ještě posečká, protože s přednostním právem se přihlásil nyní pan ministr Válek.